Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte několik poznámek před volbou členů rad Českého rozhlasu a České televize v rozpravě, která právě probíhá, také z mé strany jako členky volebního výboru. Musím říci, že volební výbor neměl jednoduchou pozici, protože dnes máme volit šest členů Rady České televize a dva členy Rady Českého rozhlasu. Jak již bylo řečeno předsedou volební komise Poslanecké sněmovny, na šest členů Rady České televize se přihlásilo 86 uchazečů, z nichž volební výbor musel vybrat 18, tedy trojnásobek obsazovaných míst.

Opakuji, že pro mě osobně, a byla jsem maximum možného času přítomna na jednání výboru během jednotlivých slyšení, většina z uchazečů splnila kritéria, která já bych si představovala, že člen Rady České televize nebo člen Rady Českého rozhlasu má splňovat.

Byli to jak ti, kteří nebyli vybráni do skupiny 18 a můžete si říct aha, tak ti neúspěšní se ozývají , ale byli to i ti, kteří vybráni byli a jsou konsternováni z toho, co se vlastně ukázalo jako realita při výběru členů Rady České televize. Nemluvím teď o Radě Českého rozhlasu, k tomu se ještě vrátím.

Myslím si, že Poslanecká sněmovna možná ani ne Poslanecká sněmovna, ale pan poslanec Berkovec dluží těmto lidem omluvu. Pokud se k tomu sám neodhodlá, tak z tohoto místa se já všem těm, kteří se těch veřejných slyšení účastnili, a ta veřejná slyšení probíhala nonstop tři dny, tak se jim omlouvám. Je to opravdu profesionálně zpracované kompro na jednotlivé osoby. A dozvídám se, že toto kompro bylo rozesláno některým členům poslaneckého klubu hnutí ANO. Ne všem.

Byly tady už zmiňovány ostatními mými předřečníky hlavní kvality, které v tomto výběru pan předseda Berkovec upřednostňuje, to jest loajalita k hnutí ANO, loajalita k Andreji Babišovi.

Tohleto tam se všechno dočtete. Omlouvám se, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji. Prosím, pokračujte.

Prosím o klid. Ještě jednou prosím o klid, aby mohla paní poslankyně dokončit svoje vystoupení. Děkuji vám.

Tohleto se tam objevuje. A proč o tom mluvím já? Volební výbor padají tady návrhy na to, aby byl odvolán jeho předseda. Podle mě by bylo žádoucí, aby nový předseda svolal volební výbor, aby volební výbor posoudil dosah toho dokumentu, o kterém tady dnes mluvíme, a zároveň aby volební výbor požádal všech těch 18 lidí, kteří byli vybráni, aby přišli na volební výbor a sdělili nám, jestli také byli někým osloveni, například panem Kraftem, nebo panem předsedou Berkovcem, nebo někým jiným, kdo ten materiál psal, to já nevím, aby nám sdělili, jestli také oni dostali tu výzvu: budete odvolávat, nebo nebudete odvolávat, budete na té správné hromádce, nebo budete na té špatné hromádce. Bez těchto zjištění, bez ujasnění si této věci jsem přesvědčena, že nemá Poslanecká sněmovna dnes přistoupit k této volbě. A proto navrhuji, bude to můj návrh, abychom volbu členů do Rady České televize dnes přerušili, a to do doby, než zasedne volební výbor, do doby, než bude odvolán předseda tohoto výboru Berkovec a zvolen nový předseda a než budou posouzeny všechny okolnosti, které jsme se z toho mailu dozvěděli.

Asi by bylo žádoucí, aby tady předstoupil pan předseda Berkovec protože já osobně se nedomnívám, že to je všechno jeho úvaha a jeho formulace a jeho text.